Dnes pro ně při vědomí toho, že měním svůj názor, hlasovat budu.

Nicméně jak říkám, určitou startovací čáru bychom tady měli mít a já tady jsem teď z pozice toho, kdo se má zastat těch, kteří tady stát nemůžou a kteří chtějí, aby mohli začít po letech, která strávili tím, že nebyli třeba legálně ani zaměstnáni, rezignovali a jsou paralyzováni, tak abychom jim dali novou šanci.

Velká většina, kolem 80 %, nesouhlasí se současným systémem. Proč to říkám?

Čili bych byla ráda, aby náš krok byl co nejrychlejší.

Můj návrh má regulační účinek, protože oprávněný bude nucen vždycky k úvaze, zda zahajuje řízení, které reálně může vést k naplnění účelu. Zahájení marného řízení bude zpoplatněno až na konci řízení, kdy se exekuce zastaví z důvodů, které se přičítají oprávněnému. To oprávněným umožní lépe finančně plánovat dopady exekučního řízení v závislosti na jeho průběhu.